A když se vrátím k té agentuře, například Ministerstvo financí zásadně nesouhlasí s dodatečnými požadavky na státní rozpočet, a já se nedivím a v tomto případě Ministerstvo financí chválím, protože aktuálně prostředky potřebujeme úplně, ale úplně někam jinam, úplně někam jinam než do zřízení nové agentury, rozhodně ne na nějaké pokusy. A aktuálně, když jsem se snažil dozvědět, jestli ten rozpočet je přesně daný, jestli víme, že to skutečně bude tak, tak jsem se dočetl v důvodové zprávě, že jde o hrubý odhad, že je možné, že se to ještě změní a že v dalších letech to bude možná více, možná méně. A jak se mám tedy rozhodnout, jestli to prospěje, neprospěje, když vlastně ani nevím, jestli vynaložené náklady padnou na úrodnou půdu a jestli skutečně na jednu stranu vynaložené náklady mi zásadně sníží náklady na straně druhé? Do takového projektu přece nemůžu jít. Dále Ministerstvo vnitra nesouhlasí s přesunem technického správcovství registru obyvatel do Digitální a informační agentury, zejména proto, že zachování technického správcovství na Ministerstvu vnitra usnadní některé procesy. Pokud usnadní, tak na druhou stranu zřízení agentury a přesun této agendy do agentury podle názoru Ministerstva vnitra vlastně zkomplikuje tu komunikaci. Tak nevím, na to mi asi pan ministr odpoví. Uvidíme, rád se to dozvím.

Těším se na odpověď, že to tak není. Tato obava je umocněna i skutečností, že má dojít také k převodu státního podniku NAKIT mimo gesci Ministerstva vnitra. Bude ho tedy řídit Digitální agentura, nebo ho bude řídit kdo, pokud se ministerstvo obává? Ministerstvo vnitra nesouhlasí s konstrukcí, že Digitální a informační agentura bude vykonávat dozor podle zákona o službách vytvářející důvěru pro elektronické transakce a současně jí zřízený podnik bude tyto služby poskytovat. Podle názorů Ministerstva vnitra je takové řešení v rozporu s právem Evropské unie.

Tak nevím, možná mi vysvětlíte zase, že to tak není, budu rád.

Tak prosím vás, už to plýtvání zastavte. Přestaňte vyhazovat peníze a začněte peníze směřovat skutečně tam, kde jsou potřeba. V souvislosti se zúženým okruhem připomínkových míst, jimž byl návrh zákona zaslán, upozornilo Ministerstvo vnitra na skutečnost, že návrhem jsou přímo dotčeny i další subjekty, které osloveny nebyly. Právě díky tomu, že se to poslalo do zrychleného a do zúženého, nebylo osloveno Ministerstvo spravedlnosti, nebyla oslovena Česká národní banka a v konečné fázi vůbec nebyl osloven ICT sektor, který si myslím, že je pro tuto věc zásadní. Předkladatelem zvolenou formu připomínkového řízení tedy nepovažuji za vhodnou, neboť nelze vyloučit, že v rámci připomínkového řízení byly zohledněny všechny relevantní aspekty.